Vyjádřil jsem hluboké politování nad zločiny nacismu, které ovšem nikdo nezpochybňuje. Se vším, co jsem tam řekl, se ztotožňuji. A využívám i této interpelace k tomu, abych už dopředu avizoval, že 12. prosince letošního roku mi bude udělena v Německu cena za českoněmecké smíření. Tak aby to nebylo třeba někým vnímáno až z tisku, tak to tady avizuji. Děkuji vám za pozornost. Ještě pan kolega Leo Luzar. Pane ministře, jsem rád, že tady zaznělo rozdělení sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Ale oni tak ještě neudělali. Je to jejich část, která tyto nároky vznáší. Až toto učiní, možná uvěřím tomu, že to opravdu s tím usmířením myslí vážně. Děkuji.

Děkuji. Vážený pane ministře Hermane, že se nestydíte!

Že se nestydíte! Měl byste odstoupit. A vy, vážený pane premiére prostřednictvím předsedajícího. Já se vůbec nedivím, že vám klesají hlasy voličů jako sociální demokracii. Možná vám budou tleskat Němci, ale čeští občané určitě ne. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Já jsem slyšel tedy nebyl jsem tady přítomen pana Hermana. Kéž by byla pravda, že bychom se typově, ekonomicky mohli stát jednou ze spolkových zemí. Pokud pominu komunistický ráj ve východní části Německa, který tam budovali. Prostě nemohli. My jsme někde jinde.

Oni o nás zas až tak bych řekl moc nestojí.

Nezlobte se na mě, ale to, co vy tady ordinujete... Spíš řekněte lidem jedno: Ano, my chceme tam, kde jsme byli čtyřicet let... Vy jste se podíleli dokonce na podpoře režimu, který toleroval okupaci. Okupaci naší země, jestli vám to dochází. A tady pořád rozehráváte druhou světovou. Tahle země musí čelit zcela jiným problémům, zcela jiným potenciálním krizím. A to, co tady předvádíte, je opravdu už trapné, směšné a ostudné. Já být na místě Němců dneska, tak řeknu dobře, tak když jste takoví, tak dobře, budeme spolupracovat možná nějak ekonomicky. A dost se divím. Každý národ má nějakou svoji hrdost.

Ale na tom stavět, že to stojí za to...

Pojďte se chovat hrdě, normálně sebevědomě. A přestaňte tady tyhlety komedie hrát.

Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já chci jenom prostřednictvím pana předsedajícího zareagovat na paní kolegyni Semelovou. Ano, já si skutečně vážím toho, že někdo oceňuje práci v duchu smíření, a chci v tomto duchu pracovat i nadále. Jenom bych tady chtěl připomenout, že mě vůbec nepřekvapuje, co paní kolegyně tady před chviličkou prezentovala. A doufám pevně, že alespoň noční diváci přenosů ze Sněmovny si to třeba přehrají, protože to je přesně v duchu toho, že ona schvalovala popravu Milady Horákové, oslavuje Klementa Gottwalda, a myslím si, že ukazuje, kde dnes stojí Komunistická strana Čech a Moravy a že je zkrátka nenapravitelná.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Pane premiére, členové vlády, já mám důvod, proč jsem odmítl odpověď pana předsedy vlády.

Podstatné je to, že pan premiér mi neodpověděl na to, jestli existovala vyváženost mezi vysláním. A pan premiér tady řekl poprvé před tímto fórem, že to bylo s jeho souhlasem, vyslání pana ministra Hermana na to výroční zasedání Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Ptám se tedy, a na to jsem nedostal v písemném vyjádření odpověď, a proto žádám, aby mi odpověděl znovu, jestli je přesvědčen, že tím nebyla poškozena suverenita české vlády.

Nemyslím, že mám připomínat onen nádherný film a seriál Vlak štěstí a naděje.